A tohleto se třeba teď v poslední době velmi rozšířilo, že prostě kdo si dovolí kritizovat, tak buď šíří dezinformace, anebo dostane nějakou nálepku.

Znamená to, ten můj dotaz směřoval k tomu, že kombinace těch všech věcí, vznik zmocněnce, speciální webové stránky a i to, že pohled na ta témata, pohled na ta témata se nedá zjednodušit na součet dvou čísel, tak k tomu směřovalo. Jestli to do budoucna nehrozí riziko. A že možná to někteří kolegové pochopí, až změní tu roli a nebudou koaličními politiky, ale opozičními, a pak tu budou vnímat senzitivněji.

Vzhledem k tomu, že to je půl roku stará odpověď, byť ne mou vinou se to tady natahovalo, tak v této chvíli nebudu navrhovat žádné usnesení nebo tak, jak se to dělá u písemných interpelací, a jsem rád, že vůbec proběhla tahle výměna názorů. Už jenom to si myslím, že může i pomoct lidem a divákům, kteří to sledují. Mým cílem je snížit tu vzájemnou agresi a zakopávat příkopy ve společnosti lidí, kteří mají různé názory, aniž by dostali nálepky. Jestli tahleta interpelace částečně k tomu by vedla, budu za to jedině rád. Já vám děkuji. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Nyní je přihlášen pan předseda vlády s přednostním právem.

Prosím, máte slovo.

No, tak já jsem například nedávno zaznamenal a to je jenom tak jako příklad nějakou fotomontáž týkající jednoho prezidentského kandidáta, která vypadala velmi věrohodně, dokonce i někteří členové Poslanecké sněmovny měli pocit, že to je pravda, a prostě se ukázalo, že to pravda není, že to je dezinformace, že to je manipulace s realitou, že to prostě neodpovídá objektivní skutečnosti a naopak ji to zkresluje. Takových příkladů bychom mohli najít celou řadu.

A v tomto směru si myslím, že i boj s dezinformaci je ale právě takový boj za pravdu a správné vidění věcí tak, jak jsou.

Já s tím nebudu souhlasit, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych měl proti němu bojovat jiným způsobem, než že vysvětluji, že vláda udělala dost.

A toto je podle mě důležitý demokratický střet a tady bych zase já s vámi stál na jedné straně, kdyby někdo měl pocit, že tento střet má jakkoliv omezovat.

Takže když tady má být příklad dezinformace, jeden příklad jsem uvedl, a takových dezinformací více či méně sofistikovaných je tady celá řada.